Pane ministře, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid.

My jsme rozpravu ukončili, máme podle mého soudu docela šanci odhlasovat nejpozději ve středu ráno 13. 7. ten zákon, protože pak je to asi v pohodě, bude to možná i klidnější a racionálnější. A tak se ptám předsedů poslaneckých klubů, jestli chtějí změnit to stanovisko o přerušení ve 14 hodin. Pokud ne, tak musím postupovat podle § 54 odst. 9, to znamená na návrh předsedů poslaneckých klubů přerušit schůzi ve 14 hodin podle původní dohody a požádat vás, pane ministře, abyste své závěrečné slovo zopakoval, až bude tento bod ve středu 13. 7. zařazen na hlasování. Já se omlouvám, ale hluk tady byl tak velký, že jsem vás přerušit musel, jinak samozřejmě jsem nechtěl zneužít § 61 zákona o jednacím řádu. Takže v tomto ohledu, pane ministře, děkuji. Ano, prosím.